Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, velmi plamenné. Bavíme se o nějakém rozmezí, do kolika může ta obec jít, ne že musí. Tak prosím, jedna věc je, že nechme to na samosprávách, protože ony vědí, jaké mají náklady s odpady.

To, jestli někdo zaplatí něco, co produkuje, si myslím, že v České republice je naprosto v pořádku.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Dobré dopoledne. Tady padly dotazy, já bych rád dal modelový příklad. Já jsem byl starostou Nové Vsi.

Takže já velmi dobře rozumím tomu, proč je poplatek 1 800, protože pokud Nová Ves měla náklady 1 600 a mohu vám říci, že jsme měli několik výběrových řízení, kdy se prostě buď nikdo nepřihlásil, nebo se přihlásila jedna firma, takže jsme byli nuceni si ji s těmi 1 600 na osobu vzít tak prostě těch 1 600 bychom měli vybírat, protože si myslím, že obce by neměly platit náklady za občany, ale měly by investovat do infrastruktury, školek, silnic a podobně. Máme nějakou inflaci, takže prostě ty dvě stovky nad 1 600 je nějakých, jestli rychle počítám, 12, 15 % navíc, které velmi rychle můžeme vyčerpat. Děkuji. Další s faktickou pan poslanec Richard Brabec. Zatím poslední s faktickou je přihlášen pan poslanec Milan Feranec. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Myslím, že neprošel ani hlasy koaličních poslanců, protože my sami z opozice bychom to určitě nezvládli.

Takže potom, vážení, tady je ten logický problém, že jestliže někteří z vás říkají myslím, že pan poslanec Kuchař, prostřednictvím pana předsedajícího, a další že chtějí zvýšit ten strop, tak já se ptám, proč tedy nevyužíváte stávající strop?

To už tady myslím padlo od některého z kolegů, myslím, že od kolegy Oklešťka. Tak to opravdu je. To znamená, že určitě to není tak, že bychom to dělali proti vůli obcí.

Děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Kuchař s faktickou. Já mám pocit, že tady jdeme trošku takovou cestou demagogie. Jedna věc je, že máte nějaký limit.

Jediné, co je, že se číslo posunulo.

Všichni to víme, jenom na to upozorňujeme a dáváme nějaký prostor. Děkuji. Děkuji za slovo.

Rychle jsme si to zkontrolovali i na stránkách obce a je to tak. Takže jak říkám, nebyl to celý vzorek více než šesti tisíc obcí, ale bylo to pouze 117 obcí.

Děkuji. Zatím poslední faktická paní poslankyně Berenika Peštová. Děkuji za slovo. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Kuchaře, prostřednictvím pana předsedajícího.

Já jsem pouze chtěla vědět, proč.